Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkné dopoledne. Zahajuji třetí jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

V tento moment mám poznamenáno, že byla vydána náhradní karta panu poslanci Petru Adamovi, je to náhradní karta číslo 13. Také sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan Bohuslav Sobotka z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan Pavel Bělobrádek do 11 hodin z pracovních důvodů, paní Marksová Michaela z důvodu zahraniční cesty, pan Prachař Antonín z pracovních důvodů, pan Martin Stropnický z pracovních důvodů, paní ministryně Helena Válková do 15 hodin z pracovních důvodů a Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty.

Budeme tedy pokračovat dalšími body ve schváleném pořadí. Hlásí se pan poslanec Stanjura. S přednostním právem. Děkuji za slovo.

Tak ať si to ten předseda svolá večer nebo ráno nebo mimo jednací dny Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám.